38.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany pan Martin Stropnický a zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Václav Klučka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 32/2. Nevidím. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda chtějí mít závěrečná slova. Pane ministře? Ani jeden z pánů nechce mít závěrečné slovo. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.